Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní nepřítomná ministryně, rád bych věděl a znal vaše konkrétní plány se státním fondem regionálního rozvoje, který plánujete zřídit a skrze který chcete financovat podporu bydlení v České republice. Především mne zajímá, jaké důvody vás k vytvoření takového fondu vedou, jaké jsou k tomuto kroku podklady a samozřejmě také analýzy. Dále bych rád věděl, zda plánujete do tohoto fondu převést pouze stávající aktiva Státního fondu rozvoje bydlení nebo zda plánujete sloučit také další podobné granty a dotace, a to mj. také z jiných ministerstev, například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí případně dalších.

Dovolte mi také, abych se zeptal, zda by podle vašeho návrhu nebylo lepší finanční prostředky z různých ministerských dotací přerozdělit do měst a obcí, aby s nimi mohly nakládat ony a aby ony smysluplně určovaly, na co nejefektivněji je využít a pod přímou kontrolou obyvatel měst a obcí. Obávám se totiž, že vytvoření nového zbytečného úřadu bude znamenat jen další náklady, zvýšení administrativní zátěže pro ty, komu je pomoc určena, a riziko netransparentního jednání a tedy další ztráty finančních prostředků. Děkuji a budu se těšit na vaši písemnou odpověď.

Prosím.

Konkrétně v úseku Krásný Jez Loket.

Stalo se tak za velkého nesouhlasu jak samospráv, tak i zdejších podniků, které po dráze přepravovaly zboží.

Děkuji vám za odpověď. Já vám taky děkuji, paní poslankyně.

Bez vložení výrazných investičních prostředků není jeho obnova reálná.

Dosud nám však nesdělil, v jakém rozsahu a v jakém směru by se měla doprava uskutečňovat.

Předpokládané investice do tratě jsou ve výši až několika set milionů korun.

V rámci tohoto prověřování se v současné době čeká na požadavek zmíněného těžaře.

Děkuji vám, pane ministře.

Děkuji vám. Také děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, nejednalo se o otázku. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Vážený pane ministře, přibližně před rokem se v tisku objevily informace o tom, že využití Evropského fondu pro strategické investice na projekty realizované v České republice není nijak závratné. Nebo abych citovala jeden z tehdejších titulků přesně, hovořilo se o bídném čerpání. A já bych se, pane ministře, ráda zeptala, zda se situace po roce, který od té doby uběhl, pokud jde o projekty zaštítěné Evropským fondem pro strategické investice v České republice, zlepšila a zda to můžete dokumentovat čísly. Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, Evropský fond pro strategické investice je hlavní součástí investičního plánu pro Evropu, tzv. Junckerova balíčku. Jeho smyslem je podpořit investiční aktivitu v Evropě prostřednictvím finančních nástrojů s vysokým zapojením soukromého kapitálu. EFSI je rozdělen na dvě části: infrastrukturní, kde velké podniky mohou získat přímé financování od Evropské investiční banky pro velké projekty nejméně v řádu desítek milionů eur. A druhou část, která se týká malých a středních podniků, ve které je financování poskytováno z Evropské investiční banky nebo EIF prostřednictvím místních finančních zprostředkovatelů jako jsou banky, fondy apod. V České republice ze státních finančních institucí tímto způsobem poskytuje podporu malým a středním podnikům zejména Českomoravská záruční a rozvojová banka a produkty využívají také komerční banky. Žadatelé, tedy banky, firmy nebo veřejná správa nemohou získat podporu přímo z EFSI, musí využít financování z Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu. V případě malých a středních podniků prostřednictvím místních bank a fondů.